Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Děkuji vám. Děkuji panu poslanci Kostřicovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

19. 6. jsem také interpeloval pana premiéra, který mi odpověděl, že požádal pana ministra zdravotnictví, aby v okamžiku, kdy bude mít k dispozici konečné výsledky kontroly, přijal důsledně všechna potřebná personální opatření, která s výsledky této kontroly budou souviset. 18. září jste mi odpověděl, že detaily opravdu teď nejste schopen odpovědět takto z hlavy, ale: